Děkuji. Zatím žádná další faktická není. Děkuju.

Děkuju. Děkuji. Vaše faktická vyvolala celou řadu dalších.

Já si myslím, že se v tom nikdo už nemůže pořádně vyznat. Kolik je tedy tady těch pozměňovacích návrhů, jaké tam dáváte sazby?

Vy tady pozměňovacím návrhem poslaneckým chcete dát do rozpočtu 85 miliard, přičemž všichni říkají, že to ani není možné vybrat. Říkají to ekonomové, experti, poradci vlády, poradci pana premiéra. Vždyť to je neuvěřitelné, co tady vy předvádíte. Tady to předvádíte lidem, kterým chcete ty peníze vzít, a potom jim to zase nějakým způsobem transparentně přerozdělit. Vy ani nevíte, kolik peněz vyberete, protože ani nevíte, který z pozměňovacích návrhů budete podporovat.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já jsem předpokládala, že pan ministr financí na moje vystoupení zareaguje, nestalo se tak. A protože moc ministrů tady nemáme, ale máme tady ministra pro legislativu, tak bych ho ráda vyzvala, aby se k tomu návrhu, ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který předkládá pan ministr financí, aby se k němu vyjádřil, protože podle všeho není možné, aby takovouto nepřímou novelu pan ministr financí předložil, a potažmo touto nepřímou novelou vzal, na co mají města, obce a kraje nárok, a to je daň z příjmů právnických osob. Byla bych moc ráda, kdybyste se k tomu, pane ministře, vy ze své kompetence, vyjádřil. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedající.

Vy to nemůžete posoudit ve své bohorovnosti, prostě vy nejste schopen posoudit, jestli je, nebo není třeba to vysvětlit a přeložit to pro normální lidi.

Děkuji moc.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, někdy stačí nechat plynout čas a člověk se dočká. Čili k tomu dnešnímu bodu. Nám samozřejmě píše spousta licí. Píšou nám lidi, kteří pracují v odvětvích průmyslu, která jsou závislá na energetice, píšou nám lidi, kteří jsou závislí na pomoci státu tak, aby zvládli tu krizi, ovocnáři, píšou lékaři, kteří se připravují na zimu, domácnosti, které topí plynem, elektřinou a tak dále. Takže zajištění pomoci domácnostem a firmám, to je ta klíčová věc, o které se tady dneska bavíme. My už jsme schválili příspěvek rodinám, schválili jsme úsporný tarif, dokonce teď už to mají domácnosti vidět na svých fakturách za elektřinu. A pokud se chceme odpovědně bavit, samozřejmě musíme říct, kde na to vzít peníze, protože nevím, jak ostatní strany, ale my to určitě nechceme platit všechno na dluh, celou energetickou krizi, když někteří mají dnes rekordní zisky díky válce a energetické krizi, ani nechceme ty peníze brát na dalším zdaňování domácností a ekonomiky.

Měli jsme připravený návrh, který by pomohl rodinám, které dneska čelí tomu, že jsou vysoké ceny v obchodech se zeleninou a tak dále, a jezdí dneska nakupovat do Polska a do zahraničí a je to kvůli tomu, že máme příliš vysoké daně v této oblasti.

Samozřejmě, když jsme v energetické krizi, musí banky a energetické firmy být solidární. A já jsem chtěl ocenit naše kolegy z opozice, a že to tady mnohokrát zaznělo, chtěl jsem ocenit i kolegy z hnutí ANO, že podpořili princip daně z nečekaných zisků. Je to důležitý instrument, který jsme my jako Piráti navrhovali už v květnu tohoto roku.